Ten zákon neříká, že někdo musí ukončit prodej sudového vína. A pokud se všichni, co dneska prodávají víno, rozhodnou ty podmínky splnit, pak je splní.

Takže asi tolik.

Díky za to. Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, já se omezím teď už na velmi stručné konstatování. Jeden jediný příklad, možná proč se tady zčásti klade odpor.

Víte, ono to má to kouzlo, že onen baginbox je obal, který nelze plnit opakovaně a tudíž nelze zneužívat k tomu, že by se opakovaně donekonečna na jedny papíry ten obal plnil a plnil a plnil a prodávalo se a prodávalo se, na jeden jediný papír, na jeden jediný sud nebo obal se prodávaly možná stovky, možná tisíce litrů nelegálního vína. Čili to je jeden malý příklad toho, jak se tento návrh snaží omezit nepoctivost, kterou, pravda, vyloučit nikdy nelze, nelze kontrolovat úplně každého, tak jako nelze kontrolovat každou cisternu, ale na základě určité analýzy rizik už se ví, které cisterny a komu je kontrolovat.

Ti ostatní, kteří neměli problém, se nemusí bát, žádné dramatické náklady jim to nepřinese. Přinese jim to jistotu, že jsou označeni jako poctiví dovozci, poctiví výrobci, a jejich zboží si každý rád koupí. Padl tady a to musím konstatovat jako zpravodaj návrh na vrácení návrhu předkladateli k přepracování. Musím říci jako zpravodaj možná nad rámec svých povinností v prvním čtení, že já tento návrh vřele nepodporuji! Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji a budeme postupovat podle návrhů, které padly v rozpravě. Nejdříve návrh na vrácení, o kterém budeme hlasovat v hlasování číslo 390. Já vás ale nejdřív odhlásím, přivolám případně kolegy z předsálí. Požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání jinému výboru? Není tomu tak.